Ptám se, zda ještě někdo k návrhu pořadu schůze. Jestliže ne, přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích.

Vidím tady námitku, budeme hlasovat o každém návrhu samostatně.

Všichni víme, o čem hlasujeme.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o návrhu zařadit bod číslo 7, sněmovní tisk 109, novela zákoníku práce, po bodu, který jsme právě odhlasovali, to znamená po tom bodu 10.

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Dále pan předseda Faltýnek navrhuje změnu v pořadí bloku prvého čtení, aby tento blok prvého čtení následoval bezprostředně zítra po bodu 5, jímž je insolvenční zákon, druhé čtení.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Pardon. Tak teď, kdo je pro? Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Zde bychom rozhodovali jedním hlasováním, předpokládám. Ptám se, kdo je pro pevné zařazení volebních bodů. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Mám teď dát hlasovat je to otázka na pana předsedu o tom, že by ten bod 14 byl pevně zařazen před ty tři body prvého čtení? Budeme tedy hlasovat o tom, že bod 14 bude zařazen po bodu 5 zítra. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Všichni víme, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Pan místopředseda Fiala nenavrhl zvláštní bod, pouze navrhl tichou vzpomínku obětem.

Nebyl schválen, omlouvám se, je to hlasovatelné.

Kdo je proti? V hlasování číslo 183 přihlášeno 172, pro 51, proti 3. Tento návrh nebyl přijat. A konečně budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Jarošové, která navrhuje zařadit bod 57, sněmovní tisk 214, novela trestního zákoníku, ve středu po doposud pevně zařazených bodech. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Tak podle mých záznamů jsme se vypořádali se všemi návrhy na doplnění či změnu programu schůze. Dále mi dovolte přečíst omluvu pana ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, který se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů.